Pozměňovací návrh B3 je návrh, který se... Doplnění oprávnění podávat návrh na zrušení opatření obecné povahy o nejvyššího státního zástupce a veřejného ochránce práv a legislativně technická změna. Stanovisko výboru je nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.